Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže v Německu se to podařilo za čtyři roky.

Myslím, že všechny tyto tři pozměňovací návrhy budou mít velmi žádoucí dopad na kvalitu života a vůbec na to, jak slepice budou v České republice chovány.

Děkuji moc za pozornost.

Děkuji za slovo. Řeknu jenom tři věci.

Já jsem zaznamenal některé aktivity některých europoslanců na půdě Evropského parlamentu.